3.

Na začátku tohoto volebního období vám byl k seznámení a předběžnému posouzení doručen na jednotlivé poslanecké kluby pracovní návrh tohoto dokumentu. Dále vám byl doručen sněmovní dokument číslo 12, který obsahuje návrh usnesení Poslanecké sněmovny a přehled všech usnesení, kterými si Poslanecká sněmovna upravila své vnitřní poměry ve 2. až 7. volebním období. Otevřu rozpravu s tím, že požádám případně zástupce jednotlivých poslaneckých klubů, aby přednesli své návrhy, a pokud s některým z těch usnesení nechtějí vyslovit souhlas, aby tak učinili nyní. Pokud předsedové poslaneckých klubů nemají žádné návrhy, otevírám všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Také ne. Mohu tedy všeobecnou rozpravu ukončit. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Do podrobné rozpravy nemám také žádnou přihlášku. I podrobnou rozpravu mohu ukončit. Zahájím hlasování o sněmovním dokumentu číslo 12.